Já vím, že tady půjde na mikrofon celá řada poslanců a budou okecávat, budou tady složitě říkat nějaké kvocienty, a s čím se má svázat poslanecká mzda nebo s čím se nemá svázat.

To je vše. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ferjenčík.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím stručně reagovat na svého předřečníka. První problém je ten, že to zamrazení se ale týká obou stran, jak nárůstu, tak poklesu.

Takže to je první problém toho návrhu a my hledáme řešení, které bude dlouhodobé, a ne jenom na ty tři roky. V případě, že se schválí váš návrh, který podáváte jenom proto, že věříte, že nemá šanci projít, když se bavíte v kuloárech s poslanci SPD, tak bych se rozhodně nepodepsal pod tvrzení, že žádný z nich nechce, aby měl vyšší plat o 10 tisíc korun.

A ten nový parlament bude pod obrovskou palbou veřejnosti, že první, co udělal, bylo, že mu strašně stouply platy, i když ti noví poslanci vůbec za to nebudou zodpovědní. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Protože ty platy mají podle toho automatu vyskočit jenom proto, že jsme si je holt před těmi osmi lety vůči tomu automatu o 20 % snížili a zmrazili.

Je to nedůstojné.

Je to koneckonců ve výsledku jedno. Ale je to prostě nedůstojné. Do určité míry bych polemizoval s tím, co tady řekl pan poslanec Michálek o tom, že vysoké platy odtrhnou někoho od reality života běžné populace.

Korupce není otázkou příjmů, korupce je otázkou morálky. Umím si představit hodně vysokopříjmové korupčníky, umím si představit poctivé lidi s minimální mzdou, kteří by se ke korupci nikdy svést nedali. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

A my jsme si mysleli naivně, že když je to vládní návrh strany, která má 78 poslanců, a když jí 22 poslanců Pirátů slíbilo tomu návrhu podporu, tak jsme si mysleli, že prostě ta většina ve Sněmovně se najde poměrně hladce, návrh se projedná, schválí bez nějakého většího divadla a nebudeme se tím muset hlouběji zabývat. Nicméně ani na červnové schůzi, ani na červencové schůzi se ten návrh vůbec neprojednal. Takže se dostal do fáze, kdy začalo velmi reálně hrozit, že se do konce roku projednat vůbec nestihne. Ostatně pan předseda Faltýnek říkal, že přes něj to určitě neprojde.

Prosím o klid a dodržování jednacího řádu.

Na tomto plenárním zasedání neprošel můj návrh zkrátit lhůty o 30 dnů, aby se to stihlo ve větším klidu ještě na té následující schůzi. Místo toho zůstaly lhůty 60 dní a začali jsme se tím zabývat v listopadu. Pan Faltýnek opět slíbil, že se to stihne ještě na listopadové schůzi, aby následně hnutí ANO nepodpořilo můj návrh na zkrácení lhůty mezi 2. a 3. čtením na 7 dní. Následně Marek Benda vyobstruoval podpis protokolu, a z těchto důvodů nebylo možné to na té listopadové schůzi schválit. Proto Pirátům nezbylo nic jiného, než svolat další, už druhou mimořádnou schůzi k platům politiků, kterou s námi podpořilo SPD, a díky tomuto našemu kroku se ten návrh projednává tak, aby se stihl do konce roku. Já bych poprosil pana Faltýnka, aby mě nerušil při mém projevu prostřednictvím pana předsedajícího.

Prosím, pokračujte. Takže jsme museli k tomuto návrhu svolat druhou mimořádnou schůzi, aby vůbec byla šance, že se stihne schválit, a teď ještě musíme doufat, že ho nezablokuje Senát, protože pokud ho zablokuje Senát, tak je velmi nízká šance, že ten návrh projde. Takže já bych chtěl apelovat na všechny poslance, abychom to dnes konečně schválili. Bohužel se to nezačalo projednávat už v červnu, mohlo to být bez toho mediálního divadla. Apeluji na všechny senátory, aby ten návrh podpořili v Senátu.